22.

Z pověření vlády nyní vystoupí paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Prosím, máte slovo.

Byl projednáván ve výborech Poslanecké sněmovny a výsledné řešení v podobě pozměňovacích návrhů je v podstatě vyústěním společné práce všech zúčastněných stran, tedy jak Ministerstva obrany a Vojenského zpravodajství, tak i jednotlivých představitelů napříč politickým spektrem i odborné veřejnosti a soukromého sektoru. Významným posunem je zohlednění postavení soukromého sektoru jako partnera při řešení krizových situací.

Samotné odhalování útoků bude prováděno výlučně cíleně, na základě předem definovaných ukazatelů a koordinované spolupráce s ostatními bezpečnostními složkami a soukromým sektorem. Případný zásah vůči kybernetickým útokům bude Vojenskému zpravodajství umožněn jen jako krajní řešení národní sebeobrany, když budou ohroženy životy lidí, například z důvodu vyřazení IT systému nemocnice nebo elektrárny, navíc když to nepůjde řešit jinou cestou a bude nutné konat co nejrychleji. Vždy se bude jednat o koordinovaný postup s ostatními prvky systému národní bezpečnosti.

Kromě vnitřní kontroly bude na tuto činnost dopadat systém takzvané trojstupňové kontroly, konkrétně ze strany vlády, Parlamentu a orgánů nezávislé kontroly.

Jmenován bude vládou na návrh ministra obrany, a to vždy po projednání ve výboru pro obranu Poslanecké sněmovny. Tato osoba bude při výkonu své funkce nezávislá a při svém rozhodování vázaná pouze právním řádem. Jeho primárním úkolem bude dozorovat nad ochranou dat a informací zpracovávaných Vojenským zpravodajstvím a souvisejících postupů při výkonu kybernetické obrany, a to včetně dodržování základních práv a svobod. Hlavním cílem návrhu je, abychom byli připraveni na moderní hrozby a předcházeli možným negativním následkům, respektive abychom byli schopni adekvátně reagovat na ohrožení, která jsou v dnešní době bohužel víc než reálná. To je asi na úvod všechno. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, paní ministryně. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu, dále byl tisk přikázán stálé komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a ústavněprávnímu výboru.

Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s projednáním předloženého návrhu zákona ve výboru pro obranu jako výboru garančním.

Jedná se v podstatě o jeden komplexní pozměňovací návrh. Protože je tento pozměňovací návrh obsáhlý a jedná se o významnou novelu zákona, dovolím si s ním Poslaneckou sněmovnu seznámit podrobněji.

Jako první variantu v tomto ohledu pozměňovací návrh přináší možnost dobrovolné dohody s operátory, čili využívání jejich schopností a technických možností v návaznosti na informace, kterými Vojenské zpravodajství disponuje ze své zpravodajské činnosti a ze spolupráce s partnery.

Dalším doplněním obsaženým v pozměňovacím návrhu je možnost Vojenského zpravodajství operativně vyžadovat součinnost v konkrétním případu, když by bylo nutné reagovat neprodleně, znovu s využitím nástrojů a opatření povinných osob. Jedná se o možnost vyžadovat součinnost v případech, kdy s danými operátory není účelné dlouhodobě uzavírat dohodu, a tím je administrativně i odpovědnostně zatěžovat, ale s ohledem na aktuální hrozbu je nutné, aby stát využil jimi prováděné bezpečnostní opatření. Vojenské zpravodajství tak díky tomu bude moct velice efektivně a adekvátně rychle reagovat na aktuální hrozby a trendy. V návaznosti na výše uvedené dva nové nástroje se také upravují podmínky provozování vlastních nástrojů detekce Vojenským zpravodajstvím. Jako zásadní se jevilo do návrhu zakomponovat kritérium, že nasazování vlastních nástrojů detekce je krajní možností až v případě, že není možné zajišťovat detekci na základě dohody o spolupráci, případně uzavření takové dohody v daném případě ani nebylo možné dosáhnout, a to vždy za podmínky, vyžadujeli to důležitý zájem obrany státu. To znamená, že dané umístění musí být pro zajištění obrany státu zásadní. Soudní přezkum ve správním soudnictví má být dostatečným nástrojem pro kontrolu proti zneužívání tohoto institutu. V případě nasazení nástrojů detekce ze strany Vojenského zpravodajství se tudíž musí jednat striktně jen o pasivní zařízení, která mohou pouze zaznamenávat zákonem stanovený rozsah metadat. Daný rozsah je v tomto návrhu oproti původní verzi podrobněji specifikován, kdy se klade důraz na skutečnost, že nástroje Vojenského zpravodajství mohou zaznamenávat pouze metadata o zachycených kybernetických útocích či hrozbách na základě předem nakonfigurovaných ukazatelů.